Nyní tedy zahajuji 120. schůzi Poslanecké sněmovny, a aby byla zaznamenána vaše účast, tak vás odhlašuji. Poprosím vás, abyste se přihlásili svými kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s náhradní kartou. Schůzi jsem svolal jako předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 jednacího řádu na základě žádosti 53 poslanců.

Má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím, Sněmovna je usnášeníschopná. Kdo je pro navržené ověřovatele? Kdo je proti? Hlasování číslo 1, přihlášeno je 92 poslanců, pro 88, proti nikdo. Návrh byl přijat. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 120. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Ještě před zahájením schůze se v této části... mám tu dvě přednostní práva, je to pan premiér a paní ministryně financí... tři, omlouvám se, jako třetí pan místopředseda Tomio Okamura, a teď se hlásí paní ministryně, takže v tomto pořadí.

Prosím, pane premiére, máte slovo. Takže dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci.

Pokud bychom to neudělali, platy se od ledna skokově zvýší, a to by v dnešní situaci bylo skutečně skandální. Měli bychom jít příkladem.

Většina politiků má nějakou funkci a funkce samozřejmě znamenají příplatky, proto jsou tak populární.

A když jste jen poslanec, ale i starosta a kumulujete funkce, tak není problém se přiblížit i čtvrt milionu to mi určitě potvrdí kolegové ze STAN. Vedle platů a finančních náhrad nesmíme opomenout výhody jako služební auto pro funkcionáře, telefony a počítače, expertné, asistenti, kanceláře, které jsou v řádu desítek tisíc měsíčně, ale i 2,5krát vyšší zahraniční diety, než dostávají obyčejní zaměstnanci.

Mně ale jde o platy politiků, a určitě nám všem.

Navíc když čtu rozhovory opozičních politiků, tak se všichni dožadují větších úspor. Proto kde lépe začít, než u sebe?

Jen profesionální politici dokážou mluvit dlouhé hodiny a přitom neříct vůbec nic.

Pro mě vždycky byly rozhodující činy a výsledky.